Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala místopředsedkyně vlády a ministryně financí paní Alena Schillerová a zpravodaj garančního výboru poslanec Petr Venhoda. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 922/2, který byl doručen dne 7. října 2020. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 922/3. Nyní se táži navrhovatelky, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. A tady bude změna zpravodaje, takže registruji to a ptám se znovu paní ministryně, zda má zájem vystoupit. Nemá zájem vystoupit. Otevírám rozpravu, do které nemám nikoho přihlášeného. Nevidím nikoho ani z místa. Končím obecnou rozpravu a přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Upozorňuji, že je tady změna zpravodaje, pan poslanec Rais. Děkuji vám. V podstatě jsme projednali včera, součástí včerejšího usnesení rozpočtového výboru je v podstatě návrh vlastně procedury, která, kdy je potřeba konstatovat, že všechny pozměňovací návrhy jsou rozděleny do čtyř skupin.

Pak je druhá skupina, to jsou návrhy, které obsahují změnu zákona o kompenzačním bonusu.